Protože rozprava byla již ukončena před přerušením projednávání tohoto bodu, tak nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, a posléze proceduru schválíme. Prosím, pane zpravodaji.

Dámy a pánové, ta procedura není úplně jednoduchá. Prosím vás o klid, abychom věděli, co nám pan zpravodaj doporučuje. Děkuji. Prosím, pokračujte. a to následujícím způsobem. Zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných návrhů zákona v následujícím pořadí. Vzhledem k tomu, že během obecné rozpravy nezazněla žádná legislativně technická úprava, nebudeme hlasovat o žádné legislativně technické úpravě.